V ostatních otázkách, proč to trvalo tak dlouho ta debata kolem tohoto zákona trvala možná osm měsíců. A já jsem na začátku říkal jednu zásadní věc: Pokud se koalice nedohodne na tom, že se tento zákon nedotkne výsluh, tak já ten zákon prostě nepředložím. My jsme tady byli za situace, a je velká škoda, že paní kolegyně Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího, nesvolávala mimořádné tiskové konference a neměla takto intenzivní komunikaci v době, kdy pravicové koalice daly policii na hraní například panu ministrovi Johnovi. V době, kdy jste sebrali policistům, hasičům a ostatním sborům 10 % ze mzdy a dovedli jste spoustu policistů do existenčních problémů. Tehdy jste měla vystupovat, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, a bít na ta vrata a říkat: Toto není cesta. Tehdy ta policie opravdu byla destabilizovaná. Podařilo se nám vrátit těch 10 %, o které jste je připravili, a něco málo navíc.

Samozřejmě je tu jeden velký problém, že jiné náklady jsou na policistu v Praze, nebo na jeho život, jiné náklady má policista na severní Moravě ve vztahu k bydlení a dalším nákladům s tím spojeným. Budeme muset hledat shodu a budeme muset hledat nějaký nástroj do budoucna, jak to řešit. Nenašli jsme funkční model, který by zohlednil, jestli policista slouží v Praze, nebo jestli slouží dejme tomu na Ostravsku nebo na Zlínsku. Co se týká pana kolegy Ondráčka prostřednictvím pana předsedajícího, mě velmi zarazilo, že při té debatě, která se vedla napříč koalicí, vedla se s odbory, vedla se se zástupci bezpečnostních sborů, vedla se s řadou expertů, že tam nepadl návrh na zvýšení právě částky za smrt policisty, případně příslušníka jiného bezpečnostního sboru ve službě. Já si osobně myslím, že tady bychom měli jít cestou...

Myslím, že nelze přece rozlišovat mezi smrtí vojáka, policisty, hasiče nebo jiného příslušníka. To znamená, tento pozměňující návrh já avizuji, s tímto přijdu. A děkuji panu kolegovi Ondráčkovi, že to téma tady připomněl. My jsme samozřejmě, vážené poslankyně, vážení poslanci, připraveni detailně debatovat jednotlivé připomínky v rámci diskuse ve výborech, tak jako vždy. A ještě jednou k paní kolegyni Černochové, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Ta námitka, tuším, že to byl Nejvyšší správní soud, když jsme si to s nimi vysvětlili, tak ji stáhli. Oni nabyli dojmu z toho zákona, nevím, jak ho četli, že de facto absolutně rušíme, absolutně rušíme přesčasovou práci. Ale to není pravda. My pouze specifikujeme, za jakých podmínek přesně ten policista, hasič a příslušník ostatních sborů je povinen strpět 150 hodin ve prospěch státu zdarma.

Neumím. Ale znovu říkám, je to odvozeno od jednotlivých sborů a jejich čísel. Ale já naprosto odmítám, že by tento zákon nepomáhal příslušníkům, to prostě není pravda! Děkuji.

Tak ještě jednou dobré odpoledne. Ke kolegovi Ondráčkovi. Já mu také chci poděkovat za to, že připomněl, že novela neřeší a mohla a měla řešit rodiny padlých.

A jenom jsem chtěl reagovat na to, že vlastně policistům to nic nepřinese a současně to bude stát miliardu.

A kolegovi Štětinovi, výsluhový příspěvek.

Děkuji za slovo. Dneska to bohužel udělal.

Pro pana zpravodaje. Protože na rozdíl od vás si nemyslím, že je automaticky jisté, že zvýšení výdajů doputuje až k těm policistům. Já neříkám, že nedoputuje. Jenom ta absolutní víra v to, že to je automaticky jisté, já ji nemám. Ale je to moje obecná poznámka, že automaticky jisté to prostě není.

Nic jiného udělat v tuto chvíli nemohu. Pan ministr se chystá vystoupit.